Jak je možné, že Český rozhlas proplouvá jak nůž máslem, a já jsem sama podporovala zprávy jak u nás na poslaneckém klubu Českého rozhlasu, tak jsem tady pro ně hlasovala.

Je to významné médium, s větším dopadem pravděpodobně než Český rozhlas, má větší vliv a je potřeba ji držet v napětí, tak aby více poslouchala.

Děkuji vám za pozornost.

Ale to ještě neznamená, že není kryto některými věcmi, které jsem tady říkal, že to hospodaření v pořádku prostě není. Děkuji za pozornosti.

Děkuji za slovo.

Jak říká pan prezident, nejsou hloupé otázky, jsou jen hloupé odpovědi. Čili znovu bych řekl, že Česká televize má kvalitní vysílání, můžeme o něm diskutovat. Ale to, o čem se tady přeme, je zpráva o hospodaření. A včera tady byl pan ředitel.

Je to rozhodující hnutí, které o těch zprávách v zásadě rozhodne. Kdybyste nám to osvětlil, protože jsem poměrně překvapen, že při tak důležitém hlasování vlastně tady už skoro nejste. Děkuji. Děkuji. Dvě poznámky k vystoupení paní předřečnice.

A to hospodaření v pořádku není, protože ten fond televizních poplatků opravdu klesá. A vy jste mluvila prostřednictvím pana předsedajícího o zájmech našich občanů. Ale zájmem našich občanů, a zeptejte se jich, je to, aby se nezvyšovaly koncesionářské poplatky. A my jsme dostali jasné signály na tom semináři, že se rada chystá požádat Sněmovnu, aby se navýšily koncesionářské poplatky.

Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, byl jsem osloven tady kolegou Foldynou prostřednictvím předsedajícího a rád odpovím.

Navrhl jsem, že se setkáme v aktech.

První bod teď si nejsem jistý, jestli stihnu dvě minuty. Děkuji pěkně.